o daru munice na Ukrajinu, a zároveň což samozřejmě z našeho pohledu vláda Petra Fialy se snaží vtáhnout Českou republiku do války Ukrajiny a NATO proti Rusku.

A teď její vyjádření ještě eskalovalo dalším způsobem, kdy ministryně obrany Černochová, a to je tedy opravdu už úplně skandální, nevyloučila, že vláda vyšle české vojáky na Ukrajinu. No to si snad dělá legraci! To si snad vláda Petra Fialy dělá legraci!

Přece to může chtít jenom blázen, zatáhnout nás do války. A já to upřesním, co řekla ministryně obrana Jana Černochová. Ona totiž řekla, že pokud by ze strany Ukrajiny přišla žádost o vyslání českých vojáků, vláda by ji zvážila a brala by ji velmi vážně. To snad není vůbec možné!

My odmítáme odnést náklady za imperiální politiku velmocí a za neschopnost ukrajinské vlády a odmítáme i dodávání české munice ukrajinské armádě.

No, vy jste se normálně zbláznili! To snad není možné vůbec, tahleta vláda Petra Fialy. To je úplně neuvěřitelná situace, co se tady děje.

To může říkat jenom ten, kdo se v tom právě odborně nevyzná, proto se snaží tady jenom osočovat.

Není to ani proruské, ani proamerické, je to velmi vyvážená analýza pro občany, co se tam vlastně děje, a z toho jasně vyplývá, že bychom se neměli nechat zatáhnout vojensky do tohoto konfliktu. To je důležité si říci.

Zase se podívejte, vždyť jsou to fotografie.

Diskuse o vládních postojích k situaci na Ukrajině.

To je prostě jasná podpora a eskalace hrozby válečného konfliktu v Evropě, do kterého hodlá Českou republiku tato vláda Petra Fialy zatáhnout.

Ale je vidět a znovu se to potvrzuje, že ODS je prostě tvrdě probruselská globalistická strana, a tímto způsobem proto také postupuje. ODS a vláda Petra Fialy vlastně hájí stanovisko, které v současnosti prosazuje Británie a Spojené státy, co se týče Ukrajiny, ale je to jiné stanovisko, než prosazuje Francie a Německo, mimo jiné.